Ten zákon říká, že jsou nějaká pravidla, která pokud nejsou dodržena, tak prostě některé věci mají také sankci.

Pokud chtějí diskutovat k tomuto zákonu, nechť se přihlásí do rozpravy.

Prosím, pokračujte. Děkuji vám.

Pokud to nesplňuje, tak ten výbor má možnost tohoto uchazeče odmítnout.

Takže to jsou některé věci.

Děkuji za pozornost. Nyní je přihlášen pan poslanec Tomáš Martínek, ale s přednostním právem pan kolega Jakub Michálek a předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, my nominační zákon samozřejmě podporujeme. Máme velkou radost, že se dostal teď do třetího čtení. V tomto volebním období jsme ho už předložili, už jednou projednávala Poslanecká sněmovna. Náš návrh Pirátů, bohužel tedy, ten byl širší, a obsahoval i vlastnickou politiku, ten byl zamítnut. Následně jsme jednali s panem předsedou vlády Babišem, takže vláda znovu předložila ten svůj návrh z minulého volebního období. I když ten návrh není tak, řekněme, důsledný, jako byl náš původní návrh, tak ho podpoříme a v budoucnu budeme usilovat o to, aby se do zákona dostala i vlastnická politika, to znamená, aby byla jednoznačně určena pravidla a strategie, podle kterých stát vykonává svá vlastnická práva v ČEZu a v dalších důležitých akciových společnostech, které jsou ovládány státem. Děkuji panu poslanci Michálkovi.

Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

Ještě faktická poznámka pana poslance Michálka. Jenom abych to dovysvětlil. My jsme samozřejmě zvažovali i tu otázku, jestli to včlenit do zákona o majetku státu. Jednali jsme ohledně toho s náměstkem ministryně financí panem Landou a ti nám sdělili, že se jejich legislativci domnívají, že do zákona o majetku státu to nepatří. Takže já doufám, že se nám podaří v následujících dvou letech najít zákon, kam to patří. Myslím si, že možné jsou oba dva způsoby, dokonce když se podíváme do zahraničních právních úprav, tak skutečně možné jsou oba dva způsoby.

Takže já budu určitě podporovat, aby se vlastnická politika udělala, a doufám, že budeme dále jednat i pod patronátem pana předsedy Vondráčka o tom, aby se nám to podařilo do některého zákona ve zbytku volebního období doplnit.

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Já myslím, že debata o vlastnické politice státu je mnohem podstatnější než debata nad tímto konkrétním návrhem zákona. S tím já souhlasím, na tu debatu jsme připraveni, až na ten patronát. A myslím, že není pravda, že došlo k politické shodě u tohoto návrhu zákona napříč politickým spektrem. A já vám to vysvětlím na jednoduchém případě.

Úplně stejně!

Čirou náhodou, absolutně čirou náhodou člověk, kterého chtěl pan ministr dopravy jmenovat rovnou bez výběrového řízení. Dopadlo by to stejně.